Samozřejmě musím říct, že určitě vítám všechny ty věci, které se v tuto chvíli promítají do lex Ukrajina II. Jsem opravdu přesvědčena o tom, že to mělo přijít daleko dříve, ještě před prodloužením nouzového stavu, a my určitě chceme podpořit tento sněmovní tisk, ale chceme mít zodpovězeny všechny otázky, a zároveň chceme vědět, jestli i z vaší strany, popřípadě pokud vy samozřejmě budete řádně argumentovat, aby se některé naše pozměňovací návrhy, byli bychom rádi, kdyby byly podpořeny. Myslím si ale, že k lex Ukrajina II je důležitá jedna věc, a to je, pane ministře, ten migrační plán, a ten bohužel do současné chvíle není. Děkuji vám za pozornost.

Pane ministře, máte slovo.

Do toho zapadlo i vládní usnesení, které má přímou vazbu na krizové opatření s ohledem na zajištění vnitřní bezpečnosti České republiky, které nyní platí a které znemožňuje občanům Ruska a Běloruska podávat žádosti o oprávnění pobytu na zastupitelských úřadech České republiky.

Tento program prošel vládou a slouží přímo na ochranu těchto konkrétních lidskoprávních aktivistů, kteří díky tomu mohou poté, co projdou úspěšně tím programem, jak je specifikován, v České republice pobývat a působit. Já se tedy domnívám, že česká vláda tuto otázku řeší poměrně detailně a přijetí dnes projednávané normy nám v tom velmi pomůže. Děkuji za pozornost.

Jako první se přihlásil pan poslanec Milan Brázdil. Pane poslanče, máte slovo. Pane předsedající, já vám děkuji za slovo. Milé dámy, vážení pánové, členové vlády, dobrý den. Stát je největším dlužníkem zdravotnictví. Kdokoli pracuje, odvádí do zdravotnictví víc než ten, za něhož platí stát, to jsou děti, matky doma a tak dále.

A co tedy činím?